A podepsal jsem smlouvu. Tak já nevím, o čem mluví stále pan Kalousek. Podepsal jsem smlouvu, pane poslanče Kalousku, o transparentním finančním účtu.

Ještě jednou pan předseda Kalousek. Děkuji. Dovoluji si navrhnout, pane předsedo, abyste pana ministra nenapomínal.

Dobře, ale v každém případě se mě to nedotýká. Klidně může.

Ale středa, čtvrtek, pátek tato Sněmovna zasedala. Pan ministr tady nebyl, protože měl prostě jiné starosti. Někteří z nás víme, jaké. A právě proto teď je svolána ta mimořádná schůze.

To opravdu není důstojné vystoupení člena vlády před Poslaneckou sněmovnou.

Teď asi musím přímo, nevím čím prostřednictvím. Za náš klub musím říct, že vůbec nevíme, jak bude probíhat tento týden. Tak pokud má vládní koalice nějaký plán, aspoň které dny budou které tisky a které schůze, tak my bychom to rádi věděli, ať se můžeme řádně připravit. Bohužel to nevíme.

Očekával jsem, že buď neformálně, nebo na mikrofon někdo řekne, jaká je představa vládní většiny, jak vlastně tento týden budeme pracovat.

Já dám slovo panu poslanci Sklenákovi, který předpokládám ví a odpoví, co má vládní koalice v plánu. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já se pokusím panu předsedovi Stanjurovi zodpovědět jeho dotaz. Ta právě probíhá. Deset minut po jejím přerušení je svolána ta další schůze.

A jak už jsme se bavili s některými předsedy klubů, tak by dneska večer nebo odpoledne mohla proběhnout schůzka, na které bychom se domluvili, pokud to bude možné se domluvit, na tom, jak bude probíhat ten zítřejší den. Samozřejmě třetí čtení je možné absolvovat v okamžiku, kdy jsou splněny lhůty a kdy jsou jednací dny vyčleněny pro třetí čtení, čili předpoklad je, že třetí čtení by se odehrála v pátek. Ve čtvrtek třetí čtení předpokládám, že bychom asi nemohli absolvovat. A já bych potom chtěl právě z toho důvodu, aby tento plán mohl být splněn, navrhnout, abychom dnes jednali i po 19. a 21. hodině, ale předpokládám, že to mohu učinit, až bude schválen program schůze, takže s tím ještě vystoupím. Nezlobte se, pane předsedo, že obtěžuji. Nezlobte se, kolegové.

Pan ministr financí říkal, že tady minulý týden nemohl být, protože byl v Berlíně, jednal o daňových únicích.

Před pěti minutami jste nám tady, pane ministře, říkal, že jste jednal o daňových podvodech, a proto jste tady nemohl být. Aniž jste si dělal starosti s tím, z jakého důvodu jste se minulý týden omlouval. Proč nám tady a nejenom nám, ale naším prostřednictvím veřejnosti neustále a bezostyšně lžete?! Jste snad s těmi daňovými podvodníky v nějakých rodinných vztazích, že jste se kvůli tomu omlouval z rodinných důvodů?

A proto my pro tento program mimořádné schůze nebudeme hlasovat, protože jsme minimálně za českou veřejnost dotčeni, že prostě máte jiné priority, než jsou vládní návrhy, před Poslaneckou sněmovnou!

Taktně jste zamlčel čtvrtek. A vy říkáte, že někdy odpoledne nás milostivě možná svoláte, abyste nás poinformoval. Která schůze bude?

Vy to možná víte, my to prostě nevíme. Budou zítra? Budou pozítří? Nebo to vyřadíme ze schůze? S opozičními skutečně ne.